Děkuji moc opět, pane předsedající.

Potom se vyjádříme veřejně třeba k jednotlivým radním, a ti, kteří samozřejmě nebudou mít ty správné názory tak, jako má pan Bělobrádek budou mít třeba názory, které jsou bližší někomu jinému a nějakým způsobem dotvoří ten kontrolní orgán, tak to bude pro něj tyranie většiny.

To zásadně odmítám. A co mi taky na tom začíná vadit, je, že to vaše obstruování de facto zabraňuje veřejné kontrole institucí, jako je třeba Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, kde nikoho nedovolíme, nebo Státní vinařský fond, kde nikoho nedovolíme, jenom proto, že vy obstruujete, aby nemohly být kontrolovány veřejné instituce občany České republiky skrze Parlament. To je celé.

Děkuji. Prosím.

A respektuji to, co říká kolega Bláha.

Ale pojďme si to tady přiznat, co se blokuje a to je napříč Sněmovnou je projednávání všech těch zpráv, které nám tyto orgány dávají.

Nebyli jsme toho schopni a je to ostuda! V tuto chvíli máme devět faktických poznámek. Je to ostuda sociálních demokratů a hnutí ANO. Ale ta debata sklouzla úplně někam jinam. Podstata věci je, že většina chce všechno. A teď máme náhradní debatu, jestli to 10 : 0 bude tajně, nebo veřejně. Tak aby bylo jasno, my budeme podporovat tajnou volbu.

Není to rozumné. Opakovaně jsme volali po debatě.

A nemá vše, ale chce vše místo toho, aby se rozumně domluvil. V té množině kandidátů, kteří jsou v tomto kole, bylo bezesporu dost dobrých kandidátů, na kterých mohla být shoda napříč vládními opozičními stranami. Ale vy jste řekli: Ne, máme dost, chceme všechno. A v tom je ten problém, ne v tom, jaký bude způsob volby.

Děkuji. Nyní pan poslanec Jurečka, poté paní poslankyně Kořanová.

Pan kolega Faltýnek, Roman Sklenák.

To je to, co v této Sněmovně, teď za této koalice s podporou SPD, není.

Demokracie je to, když dva vlci a jedno jehně hlasují, co bude na večeři. Děkuji. Prosím.

Děkuji. Prosím. Vážení kolegyně, kolegové. Já bych chtěl ubezpečit všechny, kteří tady povídají o tom, že při tajné volbě potřebuji klid: v žádném případě nepotřebuji klid. Já se chci dozvědět pravdu a chci, aby se odbourala stranická linie jednotlivých stran, aby nebylo jasné, kdo jak hlasoval.

A tak to prostě je. Věřte tomu já jsem to říkal už několikrát. Nemám problém s tím, abych řekl, koho budu volit. Já jsem si obešel před dnešním dnem lidi, kterým důvěřuji, kteří si myslím, že o České televizi něco vědí, a já jsem si ta jména napsal: Kravka, Černý, Žádník. Nemám s tím problém.

Já jsem to zažil, vy ne. Já jsem to zažil za komunistů a lidé za to byli vyhazováni.